Jako první bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí.

2.

Současně platí, že pokud bude přijat návrh O1, jsou nehlasovatelné návrhy pod písmeny C1, H4, A.A, O2, O3 a O4.

To je návrh pana poslance Votavy, který rovněž ruší zdanění výher.

To znamená, základ daně musí být vyšší než milion a bude stanoven tak, že se od výher odečtou náklady.

Týká se zrušení superhrubé mzdy, zrušení solidární přirážky a nastavení rovné daně z hrubé mzdy ve výši 19 %.

Poté navrhuji, abychom hlasovali o návrhu E3 pana poslance Hrnčíře, který se týká zvýšení hranice pro příležitostné příjmy z částky 30 tisíc na částku 36 tisíc ročně. Poté bychom hlasovali o návrhu E2 pana poslance Hrnčíře, který se týká snížení sazby daně z příjmů pro právnické osoby s příjmy do 3 mil. Kč ročně na 16 procent. Poté máme vlastně tři pozměňující návrhy, které jsou totožné obsahově.

Poté to je změna, pane zpravodaji bychom hlasovali o návrhu N1 pana poslance Ferjenčíka, který se týká zvýšení základní slevy na poplatníka na 30 tisíc ročně.